Pan poslanec Skopeček, jeho faktická poznámka. Máte slovo, pane poslanče.

Faktická poznámka paní poslankyně Majerové. Prosím, máte slovo.

Chtěl jsem ukončit obecnou rozpravu, ale neudělám to, protože s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kalousek. Já prosím paní poslankyně, pány poslance o klid, aby i pan poslanec Kalousek měl možnost přednést v odpovídajících podmínkách svoji faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče.

Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan předkladatel má zájem. Dámy a pánové, děkuji.

Řeknu jenom dvě věci k tomu, co tady zaznělo od paní bývalé ministryně školství.

A my jsme moc zákonodárná.

Ptám se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Děkuji. Já bych poděkoval za rozsáhlou debatu, která byla věcná. Nebyly zmíněny snad jen neočkované děti, ale snad budou zmíněny ještě v dalších čteních. Za sebe poprosím o vpuštění do dalšího čtení. Ano, děkuji. Jak jsme slyšeli, tak v průběhu rozpravy zazněl návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který přednesl pan poslanec Staněk. S tímto návrhem se nyní vyrovnáme hlasováním.

Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Než se ustálí počet lidí v sále, tak vás seznámím s došlou omluvou. Paní poslankyně Maxová se omlouvá z dnešního jednání od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Nyní přistoupíme k hlasování, které se týká návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, tak jak ho přednesl pan poslanec Staněk. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v jeho projednávání. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Ptám se, zda má někdo nějaký jiný návrh na přikázání výboru jako výboru garančnímu. Takovýto návrh nevidím. Budeme tedy hlasovat o předloženém návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl tedy přijat a znamená to, že předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, zda má někdo takový návrh. Ano, paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, navrhuji z důvodů, které se na první pohled možná nezdají zřejmé, nicméně na druhý pohled už jsou, protože jsou tam některé věci, které si myslím, že by ústavněprávní výbor měl posoudit, byť toho máme hodně , takže navrhuji, aby ještě dalším výborem, kterým to projde, byl ústavněprávní výbor. Tam ty souvislosti skutečně jsou.

K hlasování vystoupí paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

Ano, děkuji.

S dalším návrhem přichází pan poslanec Luzar. Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji ještě výbor sociální. Zdravotní samozřejmě k tomu, ale dvouleté a tříleté... Děkuji. Takže opakuji návrh, protože jsem ho sám dobře neslyšel a předpokládám, že ne všichni ho slyšeli. Ano, rozumím. Pokud ne, vypořádáme se s jednotlivými návrhy hlasováním. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?